Rizika tady existují. Není možné je popírat, není možné je nějakým způsobem bagatelizovat, ale současně chceme veřejnosti poskytovat objektivní informace, které souvisí se skutečnou bezpečnostní situací na území České republiky. Chci také upozornit na riziko, které tady je.

Čili opět jedno riziko, které tady objektivně existuje a které samozřejmě není možné podceňovat ani není možné bagatelizovat. Já vás chci, pane poslanče, ujistit o tom, že vláda České republiky věnuje bezpečnostnímu aspektu té současné migrační krize velkou pozornost včetně toho, že jsme prozatím dokázali zajistit, aby na území České republiky byly dodržovány zákony, byla dodržována pravidla schengenského prostoru, nebyl narušován v důsledku té migrační krize veřejný pořádek.

Já vám děkuji, pane premiére. Je tomu tak.

Co se týká navýšení pracovníků nebo příslušníků tajných služeb, popř. Policie ČR. OK, samozřejmě navyšujeme, přidali jsme tam peníze.

A vláda ho jako takový zařízla. To mně nepřipadá, že byste chtěli nějak extra bojovat. Děkuji vám. Prosím, pane premiére. Především chci poznamenat, vážený pane poslanče, že problematika návratu bojovníků Islámského státu do zemí jejich původu nepatří mezi bezpečnostní rizika České republiky. Naše arabská komunita, která žije v České republice, patří k těm méně početným v rámci Evropské unie a patří k těm, které nejsou radikalizovány takovým způsobem, aby toto riziko patřilo mezi hlavní bezpečnostní rizika České republiky. Ten problém navrátilců z bojišť v Iráku a Sýrii je primární problém Rakouska, Německa a některých dalších zemí, Francie, bohužel třeba také Srbska. A tady je důležitá spolupráce s bezpečnostními složkami především těchto zemí. Čili zatím takovýto případ na území České republiky nemáme, že by se sem vrátil někdo, kdo bojoval na území Islámského státu. To je první věc. Druhá věc. Souhlasím s vámi naprosto, pokud máme posílit kapacity tajných služeb, armády, policie, tak to vyžaduje čas, vyžaduje to dobrý výběr lidí a vyžaduje to jejich výcvik. Proto jsem rád, že jsme s tím začali už loni, tzn. už loni jsme změnili rozpočtovou politiku, vytváříme ekonomické předpoklady pro to, aby bylo možné nové lidi nabírat, získávat v armádě, v policii, postupně také v bezpečnostních službách, a že tím pádem tyto složky budou připraveny lépe na ta rizika, která jsou před námi. Nicméně konstatuji, že to nebylo pravidlem a že v minulých letech se lidé propouštěli, místa se rušila, včetně bezpečnostních struktur. Rušila se bez ohledu na to, kdo bude zajišťovat ty příslušné kompetence, které se týkají bezpečnosti občanů. Čili ten trend tady byl negativní. Naše vláda ho změnila a myslím si, že jsme ho změnili v zásadě na poslední chvíli vzhledem k tomu, jak se zhoršila bezpečnostní situace v okolí Evropy. Já vám děkuji, pane premiére. Než budeme pokračovat, přečtu omluvy, které ke mně dorazily.

A nyní tedy pan poslanec Adam Rykala se svou interpelací. Děkuji za slovo.

Oceňuji tempo, jakým minimální mzda roste, a také váš konstruktivní dialog jak se zaměstnanci, tak se zaměstnavateli, kteří společně vždy s vámi najdou přijatelný kompromis. Chtěl jsem se vás, vážený pane premiére, zeptat, zda je možné nadále tento trend podporovat, tzn. jestli je možné nadále minimální mzdu v České republice zvyšovat. A také se vás chci zeptat, protože někteří zaměstnavatelé a pravicová opozice tyto kroky kritizují, zda si nemyslíte, že opravdu může dojít třeba ke zvýšení nezaměstnanosti vzrůstem minimální mzdy. Já vám děkuji, pane poslanče, a požádám pana premiéra, aby reagoval na vaši interpelaci. Děkuji. Naštěstí. My jsme v první polovině letošního roku měli třetí nejrychlejší růst v rámci Evropské unie a snížila se nezaměstnanost. Já si nemyslím, že by v této situaci mohl kdokoli vážně hovořit o tom, že by zvýšení minimální mzdy o 700 korun nebo o 1 400 korun za dva roky, tak jak to realizuje naše vláda, mělo vést k tomu, že poroste nezaměstnanost. Problém je v tom, že máme nevyhovující strukturu z hlediska vzdělávání. Ta se příliš nepotkává s potřebami trhu práce a chybí nám kvalifikovaní pracovníci zejména v technických oborech, včetně vysokoškolsky vzdělaných techniků. To je problém našeho trhu práce. Rozhodně ne zvyšování minimální mzdy. Chci proto potvrdit, že v tom chceme pokračovat. Tady je velmi smutné číslo. My jsme země, když to přepočteme na eura, která má jednu z nejnižších minimálních mezd v celé Evropě. A když se podíváme na země, které mají nižší minimální mzdu než my, tak v zásadě snad kromě Rumunska, Bulharska příliš mnoho dalších zemí nenajdeme. Rozhodně Polsko, Slovensko, Maďarsko, nemluvě o Slovinsku, nemluvě o Rakousku nebo Německu, tak rozhodně mají vyšší minimální mzdu, než má Česká republika. My jsme teď byli v rámci výjezdního zasedání tripartity na Slovensku. Diskutovali jsme se slovenskými partnery o tom, jaká je tam výše minimální mzdy. A 1. ledna příštího roku na Slovensku bude minimální mzda ve výši 43 % průměrné slovenské mzdy.

Čili my máme 36 % 1. ledna ve vztahu k průměrné mzdě, Slovensko má 43 %. Čili je evidentní, že naše minimální mzda rozhodně nedosahuje úrovně, která by jakýmkoli způsobem mohla snižovat konkurenceschopnost České republiky. Prostě zaostáváme v její výši. A ten důvod je jediný. A to si myslím, že působí strašně demotivačně.